Co to má znamenat?

Takže to jsem tady chtěl zmínit. Samozřejmě dlouhodobým problémem české ekonomiky tady za Fialovy vlády je propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností.

Takže co to znamená?

Takže my jako SPD dlouhodobě upozorňujeme na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fiala vláda nebojuje, a ještě je svými škodlivými rozhodnutími to znamená, vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH podporuje. Zvýšení DPH na základní potřeby je jednoznačně proinflační opatření. já už to chápu, protože premiér Fiala neví, která bije vůbec.

To snad ví úplně každý. To je opravdu neuvěřitelná záležitost.

To musíme důrazně odmítnout. V SPD říkáme jasně důchodci nám nic nedluží.

Takže samozřejmě znovu zopakuji, že hnutí SPD nepodpoří vládní návrhy na faktické okradení současných i budoucích důchodců.

Teď jsem slyšel tady prezidenta Petra Pavla, který prosazuje elektronické volby.

Vy už nevíte, jakým způsobem ohrozit demokracii, protože vám klesají preference.